Děkuji paní poslankyni. Vzhledem k tomu, že nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, zda chce mít závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Ano, prosím. Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové.

Přistoupíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje, je to návrh na projednávání v sociálním výboru. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Zpravodaj navrhoval přikázání do bezpečnostního výboru, tak abyste na něj, paní místopředsedkyně, nezapomněla.

Kdo je pro? Proti?

Dalším návrhem pro hlasování je návrh na projednání ve zdravotním výboru. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. A poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh na projednání v petičním výboru. Kdo je pro tento návrh?

Proti?

Hlasování končím.

Tím končím projednávání tohoto bodu.